Ano, to je námitka, o které rozhodneme hlasováním. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s námitkou pana poslance Syblíka, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Budeme tedy opakovat hlasování o tom, že Sněmovna bude jednat po 19. hodině.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat. Námitka?

Takže námitka pana poslance Koubka byla přijata. Ale já za prvé poprosím, abyste si sedli na svá místa, pokud možno alespoň abyste se přiblížili ke svým místům, protože půlka sálu stojí, a pak musíme opakovat hlasování, protože to dopadne jinak, než poslanci chtějí. Za třetí vás odhlásím. Prosím o novou registraci.

Zahajuji opakované hlasování o návrhu pana poslance Faltýnka. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat.

Ale nikoho nevidím, takže předpokládám, že námitky nejsou, a s přednostním právem chce vystoupit pan poslanec a předseda klubu ODS Stanjura. Pane předsedo, děkuji za slovo, ale to, co předvádí vládní koalice, je opravdu neuvěřitelné.

Pan předseda Faltýnek, teď nevím, načte bod, který má předkládat paní ministryně Jourová. Je omluvena! Ale v zastoupení, to je nic. Je to opravdu závažný zákon! Bez předkladatele, večer! Zítra jsou interpelace, že? Tak se podívejte. A co dělá zítra pan premiér?

To je práce!

Žádnou dohodu nedržíte! To bude výborné!

Pořád říkáte investovat, investovat. Ale co? Jak chcete efektivně pracovat, když nikdo neví, co vlastně budeme projednávat? Vám to možná vyhovuje. A ne zastupující ministr!

Slovo má s přednostním právem pan poslanec Laudát. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já se naprosto ztotožňuji s tím, co tady říkal můj předřečník. Zařazení dvou takto podstatných bodů mimo jakékoli dohody považuji za opravdu nefér jednání. Máte tady sílu, můžete si odhlasovat cokoliv, ale to, co tady předvádíte, je otřesné. A nechci tady mluvit, co dělají, a doufám, že v následujících týdnech či měsících se to ukáže v plné nahotě. Čeho jsou schopni uprostřed Evropy! Nicméně prosím, já už jsem značně rozezlen z chování pana předsedy Sklenáka, pana předsedy Faltýnka i pana předsedy Miholy. Opravdu, tohle už není korektní jednání.

Zákon o veřejných zakázkách, technickou novelu by každý spíchnul za 14 dní! Ta tady mohla být klidně v červnu! A takto to slíbila na hospodářském výboru. Teď dokonce už ke konci roku měla přijít velká novela, která by implementovala evropskou směrnici. Nevím, kde je. Ale nevím, kde je návrh na tu implementaci. Zbytečné, zbytečné. Mě by moc zajímalo, kromě několika možná zasvěcených jedinců, co jsme to tady vlastně dneska odhlasovali. Já skutečně důrazně protestuji proti těmto postupům a žádám pana předsedu Faltýnka, aby ty návrhy stáhl nebo se o nich hlasovalo znovu a skutečně jste se začali chovat tak, aby ten parlament mohl fungovat férově, racionálně. A to je také o tom, že páni ministři na resortních výborech, příslušných garančních výborech, s jednotlivými politickými stranami předjednají, co je, není průchozí, a pak nastane racionální jednání.